Takže souhlasíte s tím, abychom nejprve hlasovali o panu poslanci Martínkovi, a potom o panu poslanci Dolínkovi? Není proti tomu žádná námitka? Víte všichni, o čem hlasujeme?

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Dolínka. Víte.

Návrh byl přijat. Nyní přečtu omluvy. Paní poslankyně Zuzana Majerová

Návrh byl zamítnut. Jako další bod tady máme návrh pana poslance Bohuslava Svobody. Je to návrh na vyřazení tohoto bodu z programu schůze. Je to tak, pan poslanče? Kdo souhlasí s vyřazením?